K čemu ale došlo prostřednictvím těch několika navýšení platových nařízení, je to, že stát si nařízení pokryl ze svých finančních prostředků. Ale co se týká příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury kraji, městy, obcemi, tak tam to zůstalo zcela na nich. Stát prostě vzkázal, prostřednictvím Ministerstva kultury a prostřednictvím výše 160 mil. Korun, obcím a městům: my po vás chceme, abyste zvýšily platy svých zaměstnanců, ale najděte si na to peníze, kde chcete.

To znamená, že ten dlouhodobě podle mého názoru neudržitelný stav trvá a návrh státního rozpočtu v této podobě, to znamená to, že zůstává oněch 160 mil. korun, je stále stejný.

Ale chci také podotknout, koneckonců je tady po mé pravici paní ministryně financí, že v západní Evropě se už dávno nehledí na kulturu jako na nějakou oblast, která spotřebovává veřejné peníze, ale jako na zcela funkční a legitimní součást ekonomiky.

A v kontextu, už jsem to říkal, velice kvituji to, že se podařilo alespoň částečně splnit sliby, které se týkají platů učitelů a kde se prostě desítky miliard korun na tento účel našly.

Nejenom pro kulturu samotnou, ale jakoby takové podhoubí, které je důležité pro další existenci naší země, jejího nějakého duchovního rozměru i v souvislosti se zaměstnaností, vzděláváním a tak dále.

Děkuji za vaši pozornost.